Ještě jednou prosím o klid!

Navrhuji, abychom určili pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Jaroslava Holíka. Má někdo jiný návrh, co se týče ověřovatelů schůze? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Ptám se, kdo je pro ověřovatele. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, v tuto chvíli je přihlášeno 124 poslanců, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Z členů vlády se omlouvá Miroslav Toman z pracovních důvodů. Ještě byla doručena dodatečně omluva pana ministra obrany Lubomíra Metnara, který se z celého jednacího dne z naléhavých pracovních důvodů také omlouvá. Takže všechno nejlepší.

Nejprve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.